84.

Stejně tak žádám pana poslance Rostislava Vyzulu, který je zpravodajem tohoto tisku. Prosím pana ministra zahraničí, aby se zároveň ujal úvodního slova. Prosím, pane ministře. Děkuji, pane místopředsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych vám dnes tady uvedl vlastně tři rámcové smlouvy, které by chtěla uzavřít Evropská unie se třemi zeměmi Asie, nebo lépe zeměmi ASEANu. Dovolte mi, abych vám k ní řekl několik věcí, které snad je dobré si tady připomenout, mámeli o této smlouvě hlasovat. Tou první byla Indonésie, teď tady máme Filipíny a já vám za chvilku předložím ještě Vietnam.

Takže to je dohromady 450 milionů obyvatel partner.

U Filipín bych zdůraznil to, že Filipíny dnes podle analýz by měly dosáhnout v ranku nejbližších let příčky země, která bude patřit mezi dvacet největších ekonomik světa. Viděl jsem analýzu, ve které v roce 2050 se předpokládá, že Filipíny budou šestnáctou největší ekonomikou světa.

Je to země, která dle mého je pro Českou republiku dneska také zajímavý partner. Já bych chtěl připomenout, že první, kdo vyvážel z České republiky nebo z Československa do Filipín, byl náš podnikatel Baťa a v současné době jsme tam poměrně úspěšní ve vývozu elektroniky. Filipíny vyhlásily modernizaci armády a je tady celá řada příležitostí pro české firmy. Takže si myslím, co se týče obecně našeho postavení ve Filipínách, tak je velmi dobré, protože historie vztahů mezi Filipínami a Českou republikou je velmi pozitivní.

Mohu vás ujistit, že ratifikace této smlouvy nebude předpokládat žádné finanční ani rozpočtové dopady. Prosím pana zpravodaje, aby se ujal své zpravodajské zprávy. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dobrý den. V podstatě hlavní bylo řečeno. Já bych chtěl jenom zdůraznit, že se jedná opravdu o komplexní dohodu zahrnující spolupráci ve všech snad oblastech politiky, obchodu, kultury a dalších.

Takže já jenom konstatuji na základě toho všeho, že Filipínská republika snad by nemusela nikomu vadit, to není kontroverzní smlouva, naopak je přínosem, a doporučuji ji schválit do druhého čtení s tím, aby byla projednána v zahraničním výboru. Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu. Konstatuji, že nemám do obecné rozpravy žádnou písemnou přihlášku. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu tedy končím.

Má někdo jiný návrh? Nevidím tedy jiný návrh hlasování než přikázání zahraničnímu výboru.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Pan ministr si sice sedl na své místo, ale já ho znovu požádám, aby přišel ke stolku zpravodajů, protože i tato smlouva je jeho.